To znamená, jestliže teď budeme mluvit o tom, že budeme někde ve městech a ta města především budou stavět byty, že tam potřebujeme udělat nová parkoviště, mnohdy i kompletně nový dopravní přístup, tak je tady toto cesta správným směrem. Přesto však ale řeknu, že to má pro mě jednu zásadní otázku, a to je skutečně záležitost, že bychom si měli říct, že tohle má smysl rozšířit, fond rozvoje bydlení, tímto způsobem na ty ostatní investice jedině tehdy, když bude dostatek finančních prostředků. Tady si troufnu říct, že můžeme počítat, jaký to má mít dopad, a konkrétně, když budeme uvažovat a vezmeme si jako příklad třeba významnou městskou část v Praze, a to je Jižní Město, můžeme si na základě toho vymodelovat, kolik jsme schopni podpořit bydlení včetně infrastruktury. Já potom řeknu, že to, co jsme v tuto chvíli plánovali, a mluvili jsme tady teď o tom, že by na to zbyly nějaké tři miliardy, tak jsme teď hned, troufnu si říct, minimálně na dvojnásobku. To znamená, že smyslem pro založení je, jestliže se skutečně navýší peníze na tyto účely, protože jinak to kompletně nevybudujeme.

To, co však je, abychom budovali dostupné bydlení, je ještě jednou zopakuji otázka zdrojů. A jestliže má vzniknout fond, tak by měl mít pravidelné, jasné zdroje, a řeknu, jasný příjem ze státního rozpočtu.

Za klub KDUČSL říkám, že chceme, aby se tady tato záležitost projednávala, protože bydlení je velmi důležitá záležitost, a abychom skutečně oprávněnost tohoto fondu zvážili ve druhém čtení. Za nás je to podpora a beru to jako velmi důležitou diskusi v této záležitosti, protože bydlení jako takové nelze odtrhnout od infrastruktury, a současně je třeba si říci, že aby to pomohlo, potřebujeme nějaké množství peněz. To znamená, naše podpora bude potom dána i tím, jestli se nám podaří najít takové zdroje, které to budoucna zabezpečí, aby tento fond měl smysl. To byla zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Nikoho nevidím... Máte zájem?

Druhá věc, kolik úředníků to bude navíc a zda jsme na to materiálně připraveni a zda nebylo lepší fond rozvoje bydlení nechat dojet a založit nový fond podpory investic. Vaše dvě minuty. Máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, jsem pro, ano. Pojďme udělat novelu zákona o Státním fondu rozvoje, ale pojďme se nad tím zamyslet. Stát neumí dlouhodobě neumí dlouhodobě spravovat majetek. Neumí hospodařit s penězi a nebude to nikdy umět. Za mě jednoduchá záležitost. Ta záležitost je velice jednoduchá, a to podpořme výstavbu bytů, firem. To znamená, že každý zaměstnavatel si v dnešní době váží svých zaměstnanců a rád investuje do jejich bydlení v okamžiku, kdy to bude s podporou státu. A ušetří na tom. Ušetří, že se nebude o tyto majetky muset starat, ušetří na tom, že nebude muset investovat prostředky v celé jejich výši, a hlavně do budoucna si zaváže dlouhodobě udržitelnost firem, a tím i zaměstnanosti v jednotlivých obcích, městech, regionech. Děkuji za pozornost. Vaše vystoupení strhlo řadu faktických poznámek.

Děkuji za pozornost. Do obecné, dobře.

Troufnu si však říci, že v současné době firmy jsou schopny řešit bydlení pro svoje zaměstnance, a to je dobře a to je třeba podporovat, ale na druhou stranu nejsou schopny vytvořit právě prostor pro sociální a ani pro dostupné bydlení. A s ohledem na to je zapotřebí, aby se do toho vložily obce, to mají ve svém portfoliu, a měly by i v rámci svých rozpočtů se o toto dostupné bydlení postarat. A za další, je potom zapotřebí, abychom si vždycky uvědomili, kdo má jaký úkol, protože i developeři jistě jsou schopni zařídit skvělé bydlení pro ty, kteří na to mají, ale tady je zapotřebí uspokojit všechny skupiny. Takže si dovolím říct firmy nám to vyřeší, jenom co se týká vlastních zaměstnanců, a takto to dělal už Baťa a já jsem velice rád, že to můžu ocenit, ale na druhou stranu my zde musíme vyřešit kompletně bydlení a mezery, které máme v současné době na trhu bydlení.

Vážené kolegyně, kolegové, určitě jsem nekritizoval návrh naší paní kolegyně, protože s paní kolegyní, ministryní, které si velice vážím, jsem o tom mluvil. A jinak je to jednoduché.